Děkuji za slovo. Děkuji. Paní poslankyně Černochová. Děkuji pane místopředsedo.

Tady to za paní ministryni musela odpracovat předsedkyně výboru sociálního Jana Pastuchová.

Řada z nás je tady komunálních politiků, takže jsme vlastně léta upozorňovali na to, že tady skutečně dochází k velké disproporci mezi těmi poskytovanými finančními prostředky.

Už tam také máme i hospicovou péči neboli péči paliativní.

Takže díky za to, že na konci tohoto volebního období je tady nějaký návrh, na kterém panuje tahle shoda a který se odpracoval. Děkuji.

Vážení kolegové, já bych chtěla strašně moc poděkovat. Opravdu všem kolegům ze sociálního výboru, kteří jsou na tomto návrhu připodepsáni, ale i kolegům kteří nejsou připodepsáni, ale dají tomu svůj hlas, moc děkuji.

Já za všechny kolegy slibuji, že se ještě pokusím tento sněmovní tisk načíst na schůzi Poslanecké sněmovny v září.

Děkuji.